To jsem slíbil i zástupcům Asociace krajů České republiky. Podrobně tento návrh zde vysvětlil v obecné rozpravě pan poslanec Hovorka, a proto je zbytečné z mé strany tyto argumenty opakovat. Prosím vás všechny o podporu mého pozměňujícího návrhu. Děkuji za pochopení. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Jiřího Dolejše. Prosím, aby se připravil pan poslanec Vilímec. Krásné předobědí.

Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Prosím, aby se připravil pan poslanec Uhlík. Prosím, pane poslanče.

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Uhlíka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Petr Fiala. Děkuji za slovo, paní předsedající. Milí kolegové, milé kolegyně, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod číslem 1342.

Jedná se o zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků.

Tito poplatníci tak nebudou považováni za poskytovatele zdravotních služeb, u kterých je podmínkou takové činnosti získání oprávnění. To je první.

Děkuji vám za pozornost. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, aby se připravil pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Volného. Děkuji za slovo.

Děkuji. Do podrobné rozpravy zde mám přihlášku ještě pana poslance Laudáta. Děkuji za slovo. Já se jenom hlásím formálně k návrhu na zamítnutí ve třetím čtení.

Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.